Děkuji, pane předsedající. Pane ministře, vážené kolegyně, vážení kolegové, návrh zákona o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost České republiky jsme jako skupina poslanců předložili ve spolupráci s odborníky z Ministerstva vnitra.

Po zániku povinné prezenční vojenské služby výrazně kleslo procento obyvatel, kteří by byli v případě potřeby schopni a bezpečně a účinně ovládat zbraň. Návrh proto předpokládá vznik výhradně dobrovolné střelecké přípravy občanů České republiky, kteří po absolvování střeleckého programu budou tvořit stanovenou zálohu státu.

Nyní tedy, paní zpravodajko, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, garanční výbor pro bezpečnost projednal návrh zákona a vydal 8. 7. 2020 usnesení doručené poslancům jako sněmovní tisk 669/2, kdy přerušil projednávání a stanovil si lhůtu pro podání pozměňujících návrhů, požádal ministra vnitra o předložení návrhů prováděcích právních předpisů.

Dosavadní text § 7 umožňuje v zásadě pouze přímé poskytnutí zbraně nebo střeliva držiteli aprobace v systému střelecké přípravy. To je fakticky určitý věcný dar ze strany státu.

Přitom právě zvýhodněné nabývání střeliva bude patrně hlavním způsobem podpory střelecké přípravy. Jako podstatně efektivnější se jeví možnost finanční podpory pořízení střeliva, a to jak ve vztahu k účasti na programu střelecké přípravy, tak i ve vztahu k pokračující individuální střelecké přípravě držitelů nejvyšší úrovně aprobace v systému střelecké přípravy.

Tím máme na mysli ozbrojené síly nebo ozbrojené a bezpečnostní sbory. Tento návrh byl projednán s Ministerstvem vnitra a s pracovními skupinami, které Ministerstvo vnitra za účelem přípravy nové právní úpravy v oblasti zbraní zřídilo na počátku roku 2018.

Dále výbor pro bezpečnost navrhuje změnu účinnosti tak, aby zákon nabyl účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.

2020 samozřejmě, když to posouváme, tak aby to mohlo mít nějakou legisvakanci.